Začneme postupně hlasovat a já žádám pana zpravodaje, aby nás provedl hlasováním. Děkuji, pane místopředsedo.

Stanovisko ministra? Kdo je pro?

Návrh byl přijat. Prosím, pane zpravodaji. Jsme u pozměňovacích návrhů zemědělského výboru uvedených pod písmenem A1 až A9.

Stanovisko výboru je souhlasné. Stanovisko ministra?

Návrh byl přijat. Vzhledem k tomu, že jsme schválili pozměňovací návrh A6, stává se nehlasovatelným B4 část druhá usnesení výboru pro životní prostředí. A přecházíme tedy na pozměňovacími návrhy výboru pro životní prostředí.

Stanovisko výboru je souhlasné. Stanovisko ministra?

Návrh byl přijat. Prosím, pane zpravodaji.

Stanovisko ministra?

Návrh byl zamítnut. Prosím, pane zpravodaji.

Stanovisko garančního výboru je nesouhlasné. Stanovisko ministra?

Kdo je proti?

Jsme u pozměňovacích návrhů kolegy

Stanovisko výboru je nedoporučující. Stanovisko ministra?

Návrh byl zamítnut. Prosím, pane zpravodaji.

Stanovisko garančního výboru je souhlasné. Stanovisko ministra?

Návrh byl přijat. Prosím, pane zpravodaji. Jsme u pozměňovacích návrhů pod písmenem E kolegy Kotta. Budeme je hlasovat jako celek. Řeší komplexně problematiku, kdy licence odborného lesního hospodáře nemůže být udělena osobě zastávající funkci vedoucího pracovníka ve státním podniku nebo organizaci podnikající v oboru. Dále jsou to formálně technické úpravy. Stanovisko garančního výboru je souhlasné.

Návrh byl přijat. Prosím, pane zpravodaji.

Stanovisko výboru je souhlasné. Stanovisko ministra? Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Prosím, pane zpravodaji.